Děkuji. Ne, nemáte. Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Zástupkyně navrhovatelů nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Ano, vidím návrh.

To se na mě nezlobte. Děkuji. To je protinávrh. Nikdo další se nehlásí. O protinávrhu budeme tedy hlasovat jako o návrhu, o kterém budeme hlasovat dříve. Myslím, že počet přítomných je stejný, jako je přihlášených.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Tento návrh nemohu vynechat, ale nebude výborem garančním. Rozhodneme v hlasování. Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Lhůta k projednání je zachována podle zákona o jednacím řádu. Děkuji paní zástupkyni navrhovatelů, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 33. Jak jsem upozornil, budeme muset přerušit tuto schůzi do 19 hodin, protože následujícím bodem je bod číslo 34, což je ovšem návrh ústavního zákona, a nepovažuji za důstojné, abychom na dvě tři minuty začínali ústavní zákon.